Děkuji.

Děkuji.

A třetí věc.

A takhle se vychovávali a je to otázka několika generací.

Ano, ty podmínky jsou strašný.

Děkuji. S faktickou poznámkou ještě pan místopředseda Filip.

To bylo celé.

Protože ať se pustíme jednou cestou, nebo druhou cestou a tu druhou cestu odmítneme, tak nemůžeme nikdy dojít ke správnému výsledku. Děkuji. Není tomu tak. V tom případě pokud se již nikdo další do rozpravy nehlásí, obecnou rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova.

A proto vás ještě jednou prosím o podporu, propusťme to do dalšího čtení a pojďme na tom společně pracovat.